Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Třešňáka a připraví se pan poslanec Navrkal.

To, co jsem nyní uvedl, však fakticky představuje pouze prostředky na zajištění stávajícího chodu, nikoliv na další případný rozvoj služeb, nebo dokonce naplnění všech potřeb vyplývajících z akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním.

Konkrétně tedy počítáme s přivedením zmíněných 35 mil. korun z položky 96 státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu a budu rád, pokud posléze v třetím čtení tento pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Česká republika se zavázala přispívat 0,33 % hrubého národního důchodu na rozvojovou spolupráci a s dosažením tohoto cíle počítá do roku 2030.

Kromě toho bych rád připomenul, že rozvojová spolupráce má smysl.

Vzhledem k těmto skutečnostem tedy považuji snahu o seškrtání výdajů ve výši 44 mil. korun za nesmyslnou a v přímém rozporu s dlouhodobými zájmy České republiky. Můj pozměňovací návrh toto pouze napravuje. Také děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představil některé pozměňovací návrhy, které předkládám za klub, některé za sebe, a dvě doprovodná usnesení. My jsme navrhli vládě velký úsporný balíček v rozsahu 12,7 mld. korun a díky tomuto úspornému balíčku je možné reálně potom pokrýt finančně ty pozměňovací návrhy, kde naopak výdaje navrhujeme zvýšit. Takže snažíme se, aby zhruba odpovídaly úspory, které navrhujeme dosáhnout v tom rozpočtu, zvýšeným výdajům, které navrhujeme v oblasti priorit. Takže dovolte mi, abych odůvodnil především ten úsporný balíček, to je 12,7 mld. korun.

Pak jde o mírné snížení rozpočtu Ministerstva obrany, tak aby rostl o 10 %, a ne o 13 %, jako je tomu dnes. Myslím si, že tento nárůst je stále velmi velkorysý a nevidíme důvod, aby výdaje na zbrojení rostly rychleji než výdaje na vzdělávání. A potom navrhujeme úspory v provozu státu. Stejně tak je ve VPS zcela zbytečná kapitola na pokrytí zaměstnanců, které nyní stát nemá a časem je možná mít bude. My navrhujeme tuto půlmiliardu škrtnout a dát do rezervy. Na co by měla ta rezerva sloužit. Především na financování navýšených výdajů ve vzdělávání. My chceme, aby vláda dodržela sliby, které dala učitelům, a zvýšila jim platy více. Stejně tak chceme, aby bylo respektováno usnesení Poslanecké sněmovny v této věci.

Tam navrhujeme navýšení o 6 mld. korun. Jsou asi ty dva hlavní návrhy. Já ještě odůvodním svoje osobní pozměňovací návrhy.

Jde o to, že nestátní školy dostávají navýšení na platy s ročním zpožděním oproti školám státním, a to včetně škol, které třeba vůbec nevybírají školné. Takže největší problém právě s tímto mají například církevní školy, v sociální oblasti nebo ve zdravotní oblasti, církevní gymnázia, ale i nestátní školy, z nichž řada funguje neziskově, jenom aby pokryly náklady na své fungování. Proto navrhuji tedy posílit rozpočet Ministerstva školství na dorovnání nestátním školám, tak aby mohly učitelům platit stejně jako školy veřejné.

Myslíme si, že by je měl financovat ze svého.